Už včera tady navrhovala, že by se měl tento zákon vrátit do druhého čtení. Mělo by se to legislativně dobře upravit, protože to může opravdu způsobit velké problémy. Je to velmi na hraně a mělo by to být nejenom v zákoně o veřejných zakázkách, ale především v tomto zákoně, který dnes schvalujeme ve třetím čtení.

Budou to lidé, kteří jsou pod služebním zákonem, ale Digitální informační agentura nabere ještě dalších 120 zaměstnanců, a je zajímavé, že ti nebudou pod služebním zákonem a budou pod zákoníkem práce. I předseda Digitální informační agentury bude pod zákoníkem práce.

Já bych pouze chtěla říct, že pan ministr pro místní rozvoj pan Bartoš řekl, že na pozici bude vypsáno transparentní výběrové řízení.

Chtěla bych se zeptat, jestli je vůbec možné vypisovat výběrové řízení nebo dělat úkony Digitální informační agentury, pokud tento zákon ještě není schválen, takže jestli bych k tomu mohla dostat detailní informace?

Jestli si vůbec někdo uvědomuje, že systémy veřejné správy se dotýkají všech měst, obcí, krajů České republiky?

Mám informaci, že snad proběhla na Ministerstvu vnitra anonymní anketa, kde se mnoho lidí vyjádřilo, že nejsou rozhodnuti, že do Digitální informační agentury z Ministerstva vnitra přejdou.

Já si myslím, že tento zákon by se měl vrátit do druhého čtení. Měly by se tam napravit ty věci ohledně NAKITu, a proto si dovolím dát návrh, aby byl tento zákon vrácen zpět do druhého čtení a do projednání výborů, aby ty všechny věci a ty obavy, které tady byly sděleny, aby se napravily. Děkuji vám. Děkuji, návrh byl zaznamenán.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vzniká nám tady nový úřad. Takže když vláda ODS s TOP 09, STAN a dalších říkala, že je potřeba snížit agendy, snížit státní správu, vzniká nám státní nový úřad, kde minimálně dalších 120 zaměstnanců tato vláda nabere.

To se říká úplně veřejně. Já si myslím, že to prostě není dobře, že vznik nových agend, vznik nových úřadů, že i ty věci, které jdou kolem toho, ty pomluvy jestli to jsou pomluvy prostě to není dobře.